Mohou tam vstoupit v procesu již probíhajícího řízení. I to je něco, co můžeme klidně označit jako vytváření prokorupčního prostředí.

Znamená v podstatě zastavení povolování nových staveb. Hospodářská komora České republiky odhaduje škody, které by přijetí této novely způsobilo, následovně: ztráta nebo nevytvoření 15 500 pracovních míst přímo ve stavebnictví a 30 000 pak v celé ekonomice. Šest a půl miliardy korun ztráta nerealizovaných staveb, pokud zahrneme další multiplikativní efekty, tak je to dvojnásobek, 13 miliard korun. A tím, že nebudeme projektovat, nebudeme připravovat, nebudeme stavět, tak nebudeme ani moci čerpat, to už tady pan kolega Urban jasně řekl.

Pan ministr hrozí ztrátou 100 mld. Ztráta našich tradičních odvětví? Utlumení stavebnictví, jednoho z klíčových odvětví naší ekonomiky?

Tohle okřídlené úsloví už jsem myslím tady jednou řekl.

Navíc tady sledujeme zásadní rozpor mezi ministerstvy. Na jedné straně pan ministr životního prostředí zoufale volá po přijetí tohoto zákona.

Abychom neměli potíže, které už takhle jsou veliké, když přihlédneme k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

A tehdy jsme přijali usnesení, které si dovolím tady ocitovat a které bylo přijato průřezově přes všechny politické strany ve výboru: